Děkuji.

Děkuji. Vážená paní ministryně či vážený pane ministře, záleží na době, kdy toto někdo bude číst zabývalo se Ministerstvo průmyslu příležitostí rozvoje průmyslu, pokud by v České republice byly plně legalizovány všechny druhy konopí, tedy nejen pěstování, ale i jeho zpracování a obchodování s ním? Pokud bychom byli první v Evropě, přitáhli bychom průmysl s tímto spojený nejen farmaceutický, ale zejména kosmetický a další. Dle mého odhadu by šlo o miliardy. Máte nějakou analýzu? Děkuji. A poslední interpelace pan poslanec Lukáš Černohorský na pana nepřítomného ministra Jana Hamáčka. Děkuji za slovo.

Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Všem vám přeji pěkné Velikonoce.